Děkuji mnohokrát, pane ministře. Avizovala jsem, že pan zpravodaj, pan poslanec Lukáš Vlček, nechce závěrečné slovo. Musím konstatovat, že nepadl žádný návrh na vrácení předloženého návrhu k navrhovateli k dopracování, nepadl návrh na zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Jiný návrh nevidím, takže v tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Vidím, že se hlásí pan poslanec Richard Brabec.

Děkuji. Zeptám se, jestli je zde ještě nějaký další návrh?

Ještě jednou, zaregistrovala jsem výbor pro zdravotnictví, dobře. Je zde ještě nějaký další návrh? Žádný další návrh neavizuji, takže nyní se vypořádáme hlasováním o těchto dvou návrzích jednotlivě.

Počkáme, až se počet ustálí.

Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Další, s čím se budeme muset vypořádat, byl návrh na to, aby tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Všichni víme, o čem budeme hlasovat v tuto chvíli. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Nyní se ještě musíme vypořádat s návrhy, které padly v obecné rozpravě. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Další návrh je v tuto chvíli nehlasovatelný. Končím projednání tohoto sněmovního tisku.

Ne, děkuji, takže také odmazávám.